V této době takzvané poptávkové inflace dávala smysl určitá opatření i ve smyslu národních bank, nicméně to se postupně začalo překlápět do pozice inflace nabídkové, a to je to, kde tento kabinet zaspal. Vy jste zapomněli, že vládnete, a stále jste jeli v té marketingové ekonomii, kdy jste pouze sdělovali: jedná se o Babišovu drahotu, všechno vyřeší centrální banka, ona za to zodpovídá, ona bude zvedat úroky.

Znovu říkám, u té inflace se musíme chvíli zastavit.

Pan premiér mu odebral agendu dost potupným způsobem a nový tým na Úřadu vlády začal konečně už něco tvořit.

Ne, nechali jste je vydělat extrémní peníze, komplikovaně jste je začali danit, dodneška jste ty peníze nevybrali a pochopitelně toto všechno bylo proinflačního charakteru.

A co jste dělali vy? Konečně výsledky hovoří za vše.

Úplně stejné chyby. Tady už je to celé vaše práce a celé vaše odpovědnost.

Není možné, abyste tam dali 50 miliard korun jakožto zdroje, které si stáhnete z Modernizačního fondu, když vás předtím všechny varovali, že to možné není.

Pak jste to za několik dní samozřejmě všechno změnili, ale i tak tam těch 15 miliard korun nakonec bude, ty vám samozřejmě budou chybět. Proč jste to neudělali? Proč jste tam nedali ty peníze?

A já to říkám proto, že se tím stáváte nedůvěryhodní.

Nebude to fungovat tak, jak jste to naplánovali. Ono to nemůže ani fungovat, protože to nezvládáte.

Co dneska táhne hrubý domácí produkt?

To znamená, to vůbec není dobrá zpráva, protože i s ohledem na budoucnost nevím, na čem budeme stavět budoucí příjmy.